Jestliže Šumava má nějakou hodnotu, tak právě proto a v důsledku toho, že jsme po válce vyhnali Němce a obsadili jsme to a skutečně na vlastní lidi jsme byli schopni na hranicích střílet. To byla zelená Hačava.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

Ale chtěl bych reagovat na svého předřečníka pana Novotného prostřednictvím pana předsedajícího. Ta mince má skutečně dvě strany, pane kolego.

Tím kvalitním zákonem bohužel není senátní návrh o Šumavě. Já vám děkuji, pane poslanče. Mám zde dvě faktické poznámky. Pouze pro pořádek se zeptám. Pan poslanec Kučera? Už byl. Pan poslanec Hájek? Tak pojďte. Dobrý večer. Dámy a pánové, já se budu snažit být stručný. Já jsem poprvé tleskal panu Laudátovi, a to jsem tady rok.

Já to řeknu z vlastní zkušenosti.

Zastupitelé dostali akcie vodáren. Kde tyto akcie skončily?

Máte slovo, pane poslanče.

Ať už se to konečně rozhodne.

Tehdy se vláda a také ochránci přírody a obyčejní milovníci této naší krásné části republiky rozhodli ochránit ji vyhlášením národního parku na celém území Šumavy.

Myslím, že nejvýznamnějším faktem, který Šumavu přivedl k dnešnímu stavu, je to, že k tomuto návratu nikdy nedošlo.

Mají v tom velkou oporu, a měli také v minulosti, v mnoha ministrech životního prostředí.

Na Šumavě se tak naplno rozběhl experiment, který podle mého názoru nemá v Evropě žádné obdoby. Za prvé: Jedná se vůbec o experiment?

A odpovídám, že nikoliv.